Ano, ten program funguje, funguje nejlépe ze všech, je rychlý.

A bezesporu to tomu programu prospělo.

Takže ten zákon není o příjmech obcích a krajů, je o podpoře živnostníků a malých s. r. o.

Nedostanou nic. Aspoň podle dikce zákona jim tvrdí, že nedostanou nic.

A výsledek je nula. Je zajímavé... Ani jednou. Pan premiér říká, vy jste to slyšeli, že to je chyba. No ale viděl jsem sestřih z vašeho posledního Čau lidi, kdy jste mluvil o penězích a říkal jste: My žádné peníze nemáme, to jsou vaše peníze, daňoví poplatníci! Pane premiére, já s vámi souhlasím. A pak říkáte: Já to zaplatím. Buď platí první, nebo druhé.

Ale to nejsou vaše peníze, pane premiére. To nejsou peníze ani vlády, ani Sněmovny, ani Senátu. A ten zákon je o tom, abychom podpořili některé z daňových poplatníků, kteří roky poctivě podnikali, roky platili daně a ze dne na den díky opatřením, o kterých dneska nehodlám debatovat, přišli na určitou dobu o příjem. Kolegové v Senátu poukázali na problém, že vláda částečně rozdává z cizího. Buďme féroví, 34 % dávají kraje a obce, a tím pádem 66 % dává stát.

No tak má komunisty.

Platí zákony pro všechny? I pro vládu? I pro ministra financí? I pro vládního poslance? I pro opozičního poslance? Nebo jenom pro některé? Možná má paní ministryně pravdu a z hlediska předběžné opatrnosti je skutečně lepší sněmovní verze než senátní. Ale když vláda takhle silným způsobem odmítla reálně pomoct obcím, městům a krajům, tak říkám, zvyšuje se šance na přijetí senátního návrhu zákona. Žádný takový jsem nezaznamenal. Naopak byly pozměňováky odmítnuté, které rozšiřovaly počty jednatelů, zvyšovaly ten bonus. Všechno bylo odmítnuto. Budiž. My jsme hlasovali pro sněmovní verzi a nemáme problém zopakovat své hlasování a znovu hlasovat pro sněmovní verzi. Ale předtím bude ještě jedno hlasování.